Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne.

Avšak kroky exekutivy vaší vlády jsou značně nepřesvědčivé.

A tady musím zdůraznit, že právě ta nepředvídatelnost je to, co vede k problémům naší ekonomiky.

Proto se ptám: Věří vláda v princip chytré karantény? Podpoří motivaci občanů ji využívat? Pokud ano, jakými kroky? Za třetí: Kdy začnete řídit krajské hygienické stanice? Za čtvrté: Kdy začnete zveřejňovat vytížení nemocnic po krajích? Za páté: Kdy začnete zveřejňovat vytížení konkrétních nemocnic? A za šesté: Kdy zveřejníte epidemiologické modely?

Nyní prosím pana ministra o odpověď.

Děkuji.

Děkuji. Pan ministr, jestli chce reagovat.